Myslím, že už to tady dneska také bylo.

V současnosti nesmíme zapomenout na to, že sem přišlo poměrně dost stigmatizovaných lidí, právě i těch uprchlíků z Ukrajiny, že i jim je potřeba se věnovat, takže tady jenom říkám, že jsou další věci, které nás zase budou stát peníze, musíme se o to postarat a je to ten nápor třeba na tu zmiňovanou psychiatrickou péči, na kterou dneska malé dítě, respektive jeho rodiče čekají třeba v řádu mnoha týdnů, několika měsíců.

A říkám to znovu, můžeme předpovídat další covidovou vlnu, můžeme předpovídat možný nárůst třeba ještě migrantů a podobně, dalších problémů. Já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba to těm pojišťovnám nechat a že těch 12 miliard za to opravdu nestojí. Nebo 14 uspořených miliard. Protože ony by nezmizely z těch fondů zdravotních pojišťoven, to se dá ohlídat. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji. To bylo stanovisko v rámci poslaneckého klubu hnutí ANO, kdy byl pověřen pan poslanec Jiří Mašek.

Pak je tady omluva pana předsedy Andreje Babiše po zbytek jednacího dne, a to z pracovních důvodů.

Máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, nechtěl jsem vystupovat, nedá se nic dělat.

To je ale dávno za námi, to není nic, co by sem teď přinesla ta minulá vláda. Dozvěděli jsme se o tom, že tato vláda zařídila eRecept. Nezlobte se na mě, už jsem to říkal předtím, když tady mluvil pan poslanec Babiš. To zařídila vláda pana premiéra Sobotky. Na tom se pracovalo čtyři roky, byl to velmi zbastlený projekt, který se podařilo za ty čtyři roky dostat zpátky k životu, a pak za pana ministra Ludvíka se to rozjelo.

Byl k tomu veliký odpor, lékárníci to nechtěli, všichni to nechtěli. Ale pan doktor Blahuta za to dostal kopačky ze SÚKLu od nové vlády, která tehdy přišla. Náhodný pozorovatel by si mohl myslet, že to všechno udělala Babišova vláda. Reforma primární péče.

Kde pan minulý ministr, dvakrát ministr Vojtěch Adam, udělal nějakou reformu?

Prostě je jich málo. Nic se v tom zásadního nezměnilo. Jediné, co se udělalo, a zase musím bohužel říct, že to nebyla tato vláda, která s tím začala, přidalo se vysokým školám, takže v tuto chvíli studuje na vysokých školách, myslím tím lékařských fakultách, o 200 studentů víc.

Samozřejmě sláva padá i na něj, protože to prostě nezrušil. Vypadá to trošku, jako by ta vláda vzala nějaké svoje peníze a ty peníze do toho dala. Ne, ta tam dala naše peníze. Já jsem rád, že je tam dala. Samozřejmě, jsem zdravotník. Já jsem rád, že se posílil ten resort, že tam ty peníze jsou. Ale nejsou to nějaké peníze vlády, jsou to naše peníze, vás všech, jsou z našich daní. To jsou peníze z našich daní.